Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 10. schůzi Poslanecké sněmovny.

Prosím.

Táži se, má někdo nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 139 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nula, takže tito ověřovatelé byli schváleni.

Dále ještě teď dorazily další omluvy, se kterými se musíme vypořádat a seznámit se s nimi.

Tak to jsou zatím nyní došlé omluvy. Můžeme přistoupit ke stanovení pořadu této schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze tedy navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a také nelze rozšiřovat schválený pořad.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dobré ráno dnes už vlastně podruhé.

Moc prosím.